Já bych pana zpravodaje opravdu žádal, aby se tomu věnoval. Vidím, že pan předkladatel má strach o osud svého návrhu, ten tady sedí, ale pan zpravodaj pravděpodobně potřebuje střídání. V případě návrhu na výměnu zpravodaje samozřejmě rád Sněmovnu požádám, aby to odhlasovala. Tak pokračujte.

Již samotné slovo hazard je zajímavé svým původem. Předpokládá se, že vzniklo ze staroarabského azzahr, což je výraz pro hru v kostky, které následně vešlo do povědomí jako výraz pro riskantní hledání šťastného osudu závisejícího na náhodě nebo určité míře pravděpodobnosti.

Z důvodu absence striktního oddělení reality a hry pak dochází k šíření zvrácené podoby hry postupně do všech aspektů lidského života.

Bezesporu pronikly do běžného života lidí, i když prosty jednoznačné hranice hry a reality z důvodů jejich finančních aspektů zůstávají hazardní hry pro valnou většinu lidí hrami v jejich pravém slova smyslu. Pro menšinu jedinců se staly hazardní hry způsobem obživy, pro některé je však výše uvedený citát výstižný a hazardní hry se pro ně staly nedílnou součástí reality.

Označení závislost tak není úplně přesné. Problémové hráčství používáme jako slabší pojem pro pojem hráčství patologického. A teď dovolte, pane předsedající, teď jsem trochu na rozpacích, zda argumenty, které chci dále uvést, jsou plně v souladu s mým poslaneckým klubem, a proto prosím o desetiminutovou přestávku na poradu klubu.